Když se bavíme o těch různých poměrech, tak jsem vám tady dokázal, že vytrhnout z kontextu jeden poměr samo o sobě nestačí.

Musí, protože to jde daleko nad rámec jednoho volebního období. A to se bohužel neděje. Já vám vysvětlím proč.

A je to spousta práce.

Ale to jednání s opozicí u těch věcí, které jdou nad jedno volební období, takhle postaveno být nemůže. Pak se bavíme, hledají se nějaké kompromisy a pak je hlasování.

Ale na začátku před závorkou je ta komunikace a ta tady bohužel není u ničeho.

Jinými slovy já říkám, že vy sem dost často chodíte, včetně tohoto bodu, s tématy, která přesahují jedno volební období, tak máte větší zodpovědnost než jenom to, že to prohlasujete 108. Tolik tedy na obhajobu těch mých čtyř pozměňovacích návrhů, ke kterým se hlásím.

Děkuji za pozornost. Úměrně té době zde strávené jsem to zkrátil. Přeji hezký večer, kolegyně, kolegové. Pokračujeme dalším vystupujícím a tím je pan poslanec Roman Kubíček. Připraví se pan poslanec Jiří Mašek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Doufám, že mi to odpustíte, ale udělám jednu informaci.

A za to vám všem dík.

A nyní se vrhnu na obhájení pozměňovacích návrhů a hned dopředu avizuji, že podám i pozměňovací návrhy, nebo přihlásím se k pozměňovacím návrhům pana Faltýnka, kterého potom, paní předsedající, můžete odškrtnout.

Já jsem si dal tu práci a vyhledal jsem si některé státy Evropské unie, neříkám, že všechny, a nešel jsem do Litvy a na Slovensko, tam je to trošku něco jiného, ale našel jsem si země, které jsou pro nás vzorem, a našel jsem si i ten podíl, který ten důchod tvoří. Je to Rakousko.

Mají tam jiné podmínky, oni mají minimální dobu odpracovanou na 20 letech a maximální dobu na 41 letech. A i od toho se ten důchod odvíjí. Nicméně v té době mají započítané i vzdělání, to je velmi důležité.

Na druhém místě je v současné době Belgie, kde ten důchod tvoří až 75 % pro osoby, které žijí ve společné domácnosti, a 60 % pro ostatní.

Ty podmínky jsou tam daleko měkčí, tam jenom 35 let nebo posledních 20 let odpracovaných v posledních 30 letech. Z toho vidíte, že 49 % v České republice není žádná rarita, žádná tragédie. Já vím, že budete namítat, že tady máme některé vnější a vnitřní okolnosti. Vysoká inflace, válka na Ukrajině. Já rozumím, že jsou to spolupůsobící příčiny. Tady koukám, že tady sedí kolega Skopeček, prostřednictvím paní předsedající.

A teď ta otázka.

Řekněte si tomu, jak chcete, inflace, která je v České republice, protože my se tady bavíme o důchodcích a my máme dva spotřební koše. Jeden koš spotřební se týká veškerého obyvatelstva a druhý spotřební koš se týká důchodců. A já jsem to tady včera říkal, že u těch důchodců to je především bydlení, energie, potraviny, oblečení, ty ostatní jsou potlačené, je to tam minimální.